Myslíme si, že toto téma je zásadní, komplexní a vyžádá si parlamentní rozpravu. Takže já vás prosím, abyste tomu návrhu dali šanci, abychom ho v řádných termínech řádným způsobem mohli projednat. Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance Kolovratníka. Po něm vystoupí paní poslankyně Maxová. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Já před vás předstupuji jménem volební komise a prosím o pevné zařazení dvou volebních bodů, které už jsou součástí programu, a po dnešním programu volební komise bychom je prosili, navrhovali pevně zařadit na zítřek.

A tím druhým bodem je bod číslo 255, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ty změny se týkají především klubu sociální demokracie a hnutí ANO po odchodu pana teď už ministra Jana Chvojky a zvolení Radka Vondráčka místopředsedou Sněmovny.

Prosím paní poslankyni Maxovou. Po ní pan poslanec Birke. Děkuji, pane předsedo.

Je to přes tisíc dětí a já bych byla ráda, abychom se zasadili o to, aby děti, které vyrůstají v těchto rodinách, měly stejná práva, jako mají děti heterosexuálních .

Prosím pana poslance Birkeho. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás požádal o předřazení sněmovního tisku, respektive bodu, nebo sněmovního tisku 888, jimž je Návrh poslanců Jana Birkeho, Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 13, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zařadit dnes, to je na úterý 17. 1., po pevně zařazených bodech. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Jenom se zeptám znáte číslo bodu?

Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Připraví se pan poslanec Soukup, který je zatím posledním přihlášeným.

Vzhledem k jeho zařazení na program této schůze je však minimální šance, že se téměř po roce na jeho projednávání dostane. Jedná se o bod 120 a navrhuji jej zařadit jako na středu 18. ledna, a to jako první pevně zařazený bod v bloku prvních čteních, tedy po již pevně zařazených bodech. Poslanecký návrh zákona upravuje způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Tento způsob výpočtu výrazně znevýhodňuje některé rodiče, zejména středně či výšepříjmové. Navrhovaná novela, kterou žádám předřadit, toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu tím, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, a to na 100 %. Návrh zákona má pozitivní dopad na rodinu, pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin a přispívá k lepšímu sladění rodinného a pracovního života. Protože věřím, že je to priorita i pro vás tady v sále, chtěla bych vás požádat o podporu pevného zařazení právě toho bodu, jak jsem již zmínila. Již rok čeká na projednání v prvním čtení.

Já prosím kolegy o podporu. Nicméně neměli bychom čekal, otálet a řídit se filozofií, že budeme věc řešit, až když se něco stane. Pan poslanec Soukup byl posledním přihlášeným k pořadu schůze. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Nejprve bychom hlasovali o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium včetně té úpravy, která byla přednesena, to znamená, že bod 292 bude projednáván až po bodu 5. Zahájím hlasování. Kdo je proti? Hlasování má číslo 137. Tento návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly předneseny.

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Okamura, tisk 559, referendum, dnes po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 139. Tento návrh nebyl přijat.

Je to hlasování číslo 140.